Děkuji za pochopení. Prosím pana předsedu Laudáta. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, navrhuji, aby na úterý 8. listopadu po pevně zařazených bodech, takže pátý bod

Navrhuji, aby 8. listopadu po pevně zařazených bodech, je to úterý, takže asi pátý bod to je, jestli se nemýlím, byl zařazen nový bod, který se bude jmenovat Informace ministra dopravy k dostavbě dálnice D8. Vysvětlím proč. Myslím si, že veřejnost i poslanci mají právo vědět, co se na této dostavbě ve skutečnosti děje. Z médií se dovídáme takové kusé informace, že tam zřejmě hrozí riziko, a dokonce dochází k dalším sesuvům. Novináři mají analýzu, kterou vypracovalo pracoviště Akademie věd dříve, nám je tato analýza upírána s tím, že to bude soudní podklad. Tak se domnívám, že i směrem k tomu, že se blíží údajné otevření tohoto úseku jako posledního nedostavěného na této klíčové dálnici, máte právo vědět pravdu o tom, co se tam ve skutečnosti děje. Ano, děkuji.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych požádat o pevné zařazení tří bodů, a to na středu 9. listopadu 2016.

Je tomu tak? To byla tedy přednostní práva. Pokud se nikdo další s přednostním právem nehlásí, přikročíme k řádným přihláškám. Pan předseda volební komise, pan poslanec Kolovratník. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové.

Jenom krátké vysvětlení. My už na tu středu máme připraveny dva body volební, jsou to tajné volby, ale jenom drobnou nedohodou došlo k tomu, že tento bod, když jsme ho projednávali minulý týden ve středu, tak nezůstal přerušen, ale byl ukončen.

Děkuji. Děkuji. Prosím pana poslance Okamuru.

Vážené dámy a pánové, aktuální volby ukázaly znovu mnohé slabiny našeho volebního systému a tyto slabiny jsou velmi silné a zcela zásadně podkopávají důvěru občanů v politiku. Přesněji potvrzují fakt, že do skutečné demokracie máme ještě velký kus cesty. V krátkých odstupech nás čekají volby parlamentní, evropské, komunální a volba prezidenta republiky. Proto navrhuji zařadit na program schůze mimořádný bod s názvem Rozprava o změnách volebních zákonů a volebního systému. Tohle je téma, které by neměla zpracovávat jen samotná vláda, ale debata by měla jít mezi vládou, parlamentem, legislativci a nejširší veřejností, přičemž navrhované změny by v ideálním případě měli schválit občané v referendu. Je potřeba udělat změny ve prospěch občanů a demokracie, nikoli ve prospěch stranických elit a stranických oligarchií. Po každých volbách se objevují podezření z manipulací s volebními lístky.

Policie zjistila, že s volebními lístky se skutečně manipulovalo a stal se trestný čin. Samozřejmě velkým rizikem i výdajem je dvoudenní hlasování, které je i ve světě prakticky unikátní, jelikož jsou volební urny ponechány přes noc bez dozoru ve volebních místnostech.

Vede to k permanentní volební kampani a oslabuje to disciplínu voličů, což má negativní vliv na volební účast, přičemž není důvod, proč by se do zastupitelstev krajů a obcí nemohlo volit současně. Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že například v roce 2012 se kromě Česka déle než jeden den pořádaly volby v Číně, v Egyptě a Papui Nové Guineji a také referendum v severním Kosovu. Dále tu máme fenomén neplatného hlasování. Podíl neplatných hlasů může svědčit o mnoha věcech souvisejících s již zmíněnou kvalitou demokracie. Jednak to může být informovanost voličů o způsobu hlasování, ale také nástroje falšování voleb.

Proslýchá se, že skutečně dochází k manipulacím s volebními lístky, a to i například zneplatňováním hlasů pro nevyvolené strany. Statistika je v tomto opět pregnantní a neúprosná. Ve Středočeském kraji jsme měli v průměru o jedno procento vyšší počet hlasů tam, kde jsme měli svého zástupce ve volební komisi. Alarmující procenta neplatně odevzdaných hlasů měly zákonem určené orgány dle platného zákona prověřit formou přepočítání těchto neplatně odevzdaných hlasů. Nic takového se ale nestalo. Vážené dámy a pánové, pokud se tady kdokoliv z přítomných cítí být demokratem, mělo by mu zatrnout. Falšování voleb je něco, čemu se v současném systému zabránit evidentně nedá. Na druhou stranu ale přece musí stát vyvinout maximální snahu, aby podvodům zabránil, a pokud tak zjevně nečiní, pak si přestaňme nalhávat cokoliv o nějaké demokracii v naší zemí. A toto je další velký problém, který léta marně zmiňují ústavní právníci a politologové, tedy že neexistují nástroje k efektivnímu vynucování pravidel o průběhu voleb. Jedinou možností je zrušení voleb soudem, což je ale nesmírně silný zásah do demokratického procesu, a proto se toho soudy zdráhají, pokud nejde o do nebe volající zvěrstva. A když tedy žádná sankce prakticky nehrozí, vyplatí se mnohým porušovat pravidla. Nedemokratické je také pravidlo uzavírající klauzuli pro koalice pro volby do Sněmovny, kdy dvě strany v koalici musí překonat desetiprocentní práh, tři patnáctiprocentní, čtyři a více dvacetiprocentní. Samozřejmě jde o účelovou bariéru nastavenou kdysi v době opoziční smlouvy proti tehdejší čtyřkoalici. Dnes tahle blokace neumožňuje vytvářet transparentní koalice menších stran. Právě zavedení prvků přímé demokracie by podle zkušeností z celého světa zvýšilo volební účast občanů a jejich zájem o veřejné dění. Ostatně kdo jiný. Vážené kolegyně a kolegové, prosím tedy o to, abychom jako jeden z bodů programu naší schůze zařadili bod Rozprava o změnách volebních zákonů a volebního systému. Děkuji. Prosím pana poslance Plíška. Pan poslanec Plíšek. A připraví se pan poslanec Vilímec. Pane předsedo, děkuji za slovo.

Pane poslanče, podle mých podkladů žádné body předtím odpoledne nejsou.

To znamená, pokud trváte na tom, aby to bylo odpoledne... Prosím o chvilku strpení.